Já neříkám, že jsme špatní. Máme také schopnost improvizovat.

Když se mě někdo bude ptát, proč jsme na tom špatně, a měl bych na to laicky odpovědět, tak řeknu, tak je to právě kulturní problém.

Také mají tendenci porušovat pravidla a dokázali to změnit. Dokázali vytvořit velmi přísný systém. To znamená, i my s tou naší schopností improvizace a nerespektování pravidel, i my bychom měli být schopni si říci: teď to prostě nejde, teď tyhle vlastnosti jsou na nic, teď se pravidla respektovat musí. A já vystupuji proto, abych poděkoval opozici za jednání, která se dnes vedla, děkuji za dohody, které se udělaly, a za to, že dneska tady snad nesedíme marně, protože se nakonec dohodneme. Jsou to kompromisy, to je naše práce.

Prosím, máte slovo.

Já bych vás chtěl, pane předsedající, požádat o prodloužení mého vystoupení o 20 sekund. Děkuji. Nejlépe se pandemie zvládá tam, kde nejsou žádná opatření. Co s tím chcete dělat? Bělorusko statisícové demonstrace, z našich milionů peněz placená opozice, tam kdyby lidé umírali na ulici nebo se hromadili v nemocnicích na chodbách nebo byla přeplněná krematoria, tak už to, pane kolego Bartoši, prostřednictvím pana předsedajícího, dávno víte.

Chtěl bych upozornit pana ministra, že to nejsem já, kdo tady mluví sprostě. Jsou to jiní jeho kolegové. Vzdávají to i Rakušané, kteří si uvědomují, že svůj rakouský národ nepřinutí poslouchat, tak nevím, jak chcete vy přinutit ten náš. A nesouhlasím s vámi.

Prosím, dvě minuty.

Já to zkusím... Já vás požádám o klid, protože paní profesorka nemá tak silný hlas.

Prosím, vaše dvě minuty.